Ty už se teď nepohybují často v desetitisících, ale statisících až milionech.

Těch případů je poměrně dost. A já opravdu nechci být příliš konkrétní, ale vezměte si, jak dlouho už běží některé kauzy, jako je třeba i kauza Čapí hnízdo, a stále nejsou vůbec žádné výsledky, o kterých bychom věděli.

Zatím tedy o ničem nevím a myslím si, že to je i svým způsobem určitá bezradnost trestní justice, která v těchto případech už s ohledem na čas, jak dlouho trvá takové řízení, ztrácí důvěru naší veřejnosti. Omlouvám se, že to bylo možná trošku delší. Myslím si, že nutně potřebujeme nejenom nové procesní kodexy, ale potřebujeme i trošku kritičtější pohled na justici, a nemyslím teď soudy, myslím zejména státní zastupitelství. Já také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, jímž je pan předseda Kalousek, přečtu dvě omluvy.

Prosím, pane předsedo, vaše faktická poznámka. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ta odpověď byla hezká, ale ta otázka takhle nezněla. Ta otázka zněla úplně jinak.

Takže na to je možná jenom jediná odpověď. Vy jste ji poskytla, vy jste řekla: v této zemi to není možné.

Myslím si, že Poslanecká sněmovna na takhle vážné tvrzení předsedy vlády musí chtít odpověď, kdy předseda vlády řekne: ne, není to možné a já jsem nemluvil pravdu. Nebo ministr spravedlnosti mu jako odpovědný za orgány činné v trestním řízení musí říct: ne, není to možné a předseda vlády nemluvil pravdu. To, že to řekla paní poslankyně Válková, není to možné, tudíž předseda vlády nemluvil pravdu, je sice poctivé, já jí za to děkuji, ale není to dostačující.

Poslanecká sněmovna na základě tady žádosti pana Kalouska zařadila bod, který byl nazvaný daňové podvody ministra financí. Daňové podvody ministra financí!

Děkuji. Já také děkuji.

Pro pana poslance Hájka vaším prostřednictvím. Ten bod byl zařazen, Sněmovna přijala usnesení. Měla opozice v té době většinu hlasů, nebo neměla?

My jsme bohužel neměli většinu. Kalousek má jenom jeden hlas. Jenom jeden hlas má Kalousek. Ale to se vám nehodí!

Já vůbec netvrdím, že lže. To, že to není pravda, řekla jenom paní poslankyně Válková. Tím pádem řekla, že v této věci pan premiér lže.